Já vám děkuji, paní poslankyně.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Následky jejich přístupu pak odnášejí nemocnice.

Budete tohle, prosím, nějak řešit?

Děkuji. Děkuji.

Ano, děkuji. V tom případě poprosím, aby svoji interpelaci na ministra kultury přednesl pan poslanec Patrik Nacher. Připraví se pan poslanec Jiří Kohoutek.

Dámy a pánové, pane ministře, pane předsedo, pěkné odpoledne. Já už tady tuto interpelaci tlačím před sebou nějakou dobu, protože ty interpelace se časem tak posouvají, že si to člověk nemůže ani naplánovat.

Takže jestli můžu poprosit pana ministra.

Děkuji. Slovo má pan ministr kultury. Dobrý den, dámy a pánové.

A druhá věc. Chtěl bych vás ujistit, že když se toto projednávalo v pracovní skupině v Bruselu, tak Česká republika zrovna zaujímala právě ten postoj, aby ta směrnice byla konkrétnější a aby těch povinností dávala víc provozovatelům. A tak, jak jsem se informoval, tak jsme pro ten postoj, řekněme ostřejší, nezískali moc velkou podporu, takže se nepodařilo prosadit podobu, která byla závaznější pro provozovatele. A ona je řekněme jednoduše taková spíš obecná, takže Česká republika se snažila o přesnější a konkrétnější zadání pro provozovatele. To vám tady mohu teď garantovat, nicméně výsledek samozřejmě nezáležel jenom na nás a nepodařilo se nám vytvořit alianci, která by prosadila jiný typ úpravy, než je tady tato obecná. Oni nás odmítli s tím, že tvrdili, že ti provozovatelé mají různé podmínky a že samozřejmě vytváření ještě takových detailnějších popisek, ve kterých jsou nejenom překlady toho, co se říká, ale i zvuku a podobně, je poměrně nákladné a tak dále, a ne každý provozovatel to zvládne, takže ta debata měla prostě určitou podobu, proti nám zněly určité argumenty.